Prosím, aby se slova ujal navrhovatel tohoto bodu, poslanec Marek Výborný, který se, budeli souhlasit, stává i jeho zpravodajem.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Poslanecká sněmovna uložila prostřednictvím vlády Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu financí, aby v termínu do 7. června 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 ve výši 2 mld. Kč. Termín 7. června je právě dnes, a já tedy očekávám, že jak paní ministryně Maláčová, tak paní ministryně Schillerová seznámí tuto Sněmovnu s kroky, které vláda učinila, případně v nejkratším možném čase učiní, tak aby nejpozději do 15. června jednotlivé kraje měly k dispozici finanční prostředky ve výši 2 mld. Kč, které by mohly následně protože k tomu je samozřejmě potřeba svolat jednání zastupitelstev krajů, následně zastupitelstev měst a obcí, aby se tyto finanční prostředky včas dostaly k poskytovatelům sociálních služeb, protože v opačném případě někdy od konce měsíce srpna resp. začátkem měsíce září tady hrozí to, že poskytovatelé budou nuceni propouštět své zaměstnance, a tím dojde k ohrožení jak klientů v pobytových zařízeních, tak v terénních službách a všude jinde.

Vím, že máme již odpolední hodinu, ale stále ještě probíhá jednání Poslanecké sněmovny, takže prosím o klid. Pane poslanče, můžete pokračovat. Děkuji, pane místopředsedo. Tak já jenom dokončím větu. Ta nejistota, která tady bohužel tedy panuje už od začátku roku, je opravdu alarmující.

Já tedy prosím, abyste se ujal role zpravodaje k tomuto bodu.

Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vás informovala. Začnu tím nejdůležitějším. tato vláda a ta předchozí vláda... Paní ministryně, já vám rozumím. Já znovu požádám kolegy o klid, aby věnovali pozornost probíhajícímu jednání.

Já jsem na letošní rok vyjednala rekordní rozpočet na sociální služby, který tady historicky ještě nebyl, ale protože se nám podařilo vyjednat i vyšší než očekávané navýšení platů pro pracovníky v sociálních službách, protože jsme navýšili takzvaný zvláštní příspěvek pro zdravotní sestřičky, tak rozumím tomu požadavku krajů o dofinancování sociálních služeb v průběhu roku. Koneckonců je to věc, která se řeší každé léto posledních dvacet let.